Tak postup bude následující.

Děkuji kolegovi Birkemu. Nyní faktická poznámka pana kolegy Sklenáka.

Jak já budu mluvit vaším prostřednictvím k předsedovi volební komise.

Děkuji.

A druhý návrh vyřazení všech neprojednaných bodů této schůze. Děkuji. Jde o návrh podle § 54 odst. 9, procedurální, který musím nechat, žel, hlasovat bez rozpravy. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci.

Tím bychom schůzi ukončili. Proto jsem mluvil o bodu 213, to znamená přerušení tohoto bodu do příští schůze, to je jeden návrh.

Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh prošel. Tím pádem jsme vyčerpali program této schůze a schůze je tímto ukončena.